Jak to tedy je?

Jak to vypadá?

Miroslav Kalousek a dvacet let jeho úřednických politických her? A mám tady skvělou diplomku.

Já jsem sice ten hrdý populista, on populista není, protože nemá rád důchodce, ale mohl by udělat to gesto.

Děkuji.

V tuto chvíli vás odhlašuji všechny a prosím, abyste se přihlásili.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Vidím, že už všichni jsou zde. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Výsledek: přijato.